Já děkuji.

Já jenom reakce na pana poslance Čižinského. Samozřejmě, ten zákon prošel mezirezortem pokud mě pan poslanec Čižinský poslouchá. Zákon prošel mezirezortem. Pokud narážíte na ta pracovní víza, tak to nebylo projednáno v mezirezortu.

Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský ještě, abychom tím vyčerpali snad tu rozpravu. Děkuji, děkuji.

Jestli je někdo terorista, tak je samozřejmě ve vězení a tak podobně.

To je to, proč ten soudní přezkum je důležitý.

A pan poslanec Koten se ještě přihlásil s faktickou poznámkou. Já bych ještě chtěl jednou zareagovat na mého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Není to rozhodně na to, že někdo, komu proběhne jeden den vízum, tak že bude nemilosrdně vyhoštěn a přeruší se rodinné vazby. Je to zde hlavně z toho důvodu, že žádná z našich tajných služeb nemůže uvádět do soudních protokolů své zdroje, protože by je tím ohrozila, a to je jeden z těch důvodů právě, proč to procento těch lidí, kteří absolvují ten soudní přezkum, tak proč tady zůstávají nadále i jako teroristé anebo jako lidé, kteří škodí naší republice.

Já děkuji.